8. Návrh A15. pokud nebyly přijaty návrhy A16, A18, A19 a A21 až A22 hlasováním č. sedm

pokud nebyl přijat návrh A5 hlasováním č. dvě

pokud nebyl přijat návrh A5 hlasováním č. dvě pokud nebyl přijat návrh C1 hlasováním č. deset

pokud nebyly přijaty návrhy D10 až D13 hlasováním č. tři

pokud nebyly přijaty návrhy D10 až D13 hlasováním č. tři pokud nebyl přijat návrh B1 až B2 v hlasování č. devět pokud nebyly přijaty návrhy C11 až C14 hlasováním č. čtrnáct pokud by nebyly přijaty návrhy C15 až C21 hlasováním č. patnáct pokud by nebyly přijaty návrhy F1 až F2 hlasováním č. dvacet

pokud nebyl přijat návrh C8 hlasováním č. dvanáct totožné jako K24, který je proto nehlasovatelný

pokud nebyly přijaty návrhy C3 až C7 hlasováním č. jedenáct pokud nebyly přijaty návrhy C9 a C10 hlasováním č. třináct

pokud by nebyl přijat návrh A1 hlasováním č. dvě

pokud by nebyly přijaty návrhy F1 až F2 hlasováním č. dvacet je nehlasovatelný pro jeho totožnost s návrhem I7 v hlasování č. dvacet čtyři

V hlasování třicet devět návrh K31 pokud nebyl přijat návrh B1 v hlasování č. devět

návrh je nehlasovatelný pro jeho totožnost s návrhem J2 v hlasování č. dvacet sedm návrh je nehlasovatelný pro jeho totožnost s E3 v hlasování č. devatenáct A čtyřicáté páté hlasování je hlasování o návrhu zákona jako celku

Ano, děkuji, pane zpravodaji. Slyšeli jsme návrh procedury. Ano, pan poslanec Dolínek.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl navrhnout dvě věci ve změně procedury.

A další věc, a bylo to tady zmiňované právě před chvilkou bod číslo 9 zařadit jako bod 44 a následující body se tím pádem přečíslují.